Je sice pravda, že Německo si vykoledovalo samo vysoké náklady, které ho to nyní bude stát, protože Angela Merkelová tím, že otevřela svou náruč a vyzvala všechny, aby přišli, a poté se malér, který vidí, že nestačí zvládat, snaží rozpustit pomocí povinných kvót na všechny ostatní členské země, tak Německo uvažuje, že vydá na řešení této otázky v letošním roce 10 miliard korun.

Přesto tento krok opakujeme. Včera poslanecký klub Občanské demokratické strany rozeslal jednotlivým poslaneckým klubům návrh našeho usnesení, který má 10 bodů, zčásti bylo toto usnesení představeno panem předsedou Občanské demokratické strany Petrem Fialou v jeho úvodní řeči. A já bych, jestli dovolíte, toto usnesení vzhledem k tomu, že vám bylo předloženo v písemné podobě, představila v podrobné rozpravě, kde se těmito návrhy budeme zabývat. Chci vás ujistit, že to, co jsem říkala v únoru, to, co jsem říkala v červnu, to, co říkám nyní, je vedeno z mé strany a strany mých kolegů s jednoznačnou představou o tom, že čelíme obrovskému nebezpečí, že nemá smysl si tady hrát na to, kdo koho přepere v rámci Sněmovny nebo v rámci politického souboje před blížícími se volbami, dejme tomu příštími regionálními. To prosím ztrácí úplně smysl. Naši občané by myslím ocenili, kdyby se dozvěděli, jaké jsou skutečné vyhlídky, co se bude dít v následujících měsících, jak vláda bude nakládat s mandátem, který dostane a jaké cesty zvolí pro to, aby co nejvíce chránila suverenitu naší země a bezpečnost našich občanů. Já vám také děkuji. Přečtu omluvenky, které jsem obdržel.

Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan předseda Schwarzenberg a po něm pan poslanec Okamura.

Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci.

Je to nepříjemné.

Ještě jednu malou poznámku.

Ne, jedině jasný odpor hned ze začátku, ne přizpůsobení nám pomáhá. Pane předsedo...